Pan poslanec Šimek chce reagovat.

My si to můžeme vyříkat v pohodě na výboru. Proto mě to udivuje, že tuto diskusi zde otevíráme, a budu velmi rád, když členové jiných výborů se zapojí do té diskuse a budou s námi skutečně o této problematice diskutovat. Děkuji.

Tak a nyní konec faktických poznámek.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády.

Protože to jsou takové signály, které se tam vysílají, ale nejsou úplně jasné, ale my víme, jak to vypadá, když paní kolegyně někoho nemá ráda, a to je velký rozdíl. Tak děkuji, to nemuselo být.

A já také jsem rád a to říkám bez zbytečného klišé že se v těch odborných debatách na výboru pro životní prostředí a i na těch seminářích vlastně ukazuje, jak docela složitá materie to je, byť by se nám to mohlo zdát, že se jedná pouze o záležitost zálohování. Je vlastně paradoxní, že ty tisky oba a je dobře, že je sloučená debata, které se týkaly těch jednorázových nebo týkají především omezení jednorázových plastů, na čemž je asi zásadní shoda protože opravdu jenom je zajímavé připomenout, že jen díky tomu zákazu nebo omezení, a to číslo je astronomické, by se měla ročně snížit spotřeba těchto plastových výrobků o víc jak 1,7 miliardy kusů, a to je to, co si myslím, že tam je podstatné. Já tomu i věřím, že to bude účinné, protože možná si pamatujete, jak účinné bylo, když se pouze zpoplatnily ty plastové nebo lidově řečeno igelitové tašky v obchoďácích, najednou ta spotřeba brutálně klesla o stovky milionů kusů, a to nebyl zákaz, ale jenom stačilo je zatížit nějakou celkem drobnou částkou a lidé o tom začali uvažovat.

A já chci velmi také poděkovat, vaším prostřednictvím, paní předsedající, panu poslanci Haasovi, který myslím že velmi dobře, jasně a srozumitelně vysvětlil ty pozměňovací návrhy, a já chci i za hnutí ANO jednoznačně říct, že určitě podpoříme každý takový dobrý zajímavý návrh, který bude byrokracii, kterou ta norma logicky přináší protože přesně ta debata, kterou jste zmínil, kterou jste otevřel a kam směřuje část vašich pozměňovacích návrhů nebo té skupiny, kterou jste tady zastoupil to znamená, jakým způsobem to udělat tak, aby ta relativně obecná formulace, že mají výrobci se podílet na řekněme systému, jak uklízet tyhlety různé odpady, ať už se jedná o nedopalky a tak dále, tak jak to těm obcím vlastně jak to tam dát, tak aby se z toho nestala řekněme byrokratická hydra, která ve finále pohltí všechny, protože pak se budeme prostě hádat o řádově jednotky nebo desítky nebo stovky korun, ani ne stovky tisíc u těch malých obcí, a všechny tyhlety věci, které budou takhle málo byrokratické nebo budou snižovat tu byrokracii, kterou vždycky ten zákon a to všichni dobře víme relativně snadno řekne jednou, dvěma větami, ale prováděcí předpis, vlastní vyhláška nebo to, jak se to má pak dělat, je mnohem, mnohem, mnohem složitější.

A to je celý ten smysl. Víte dobře, že i v minulých obdobích, a bude to nesporně i v tomto volebním období a v dalších, se budeme bavit o tom, jak která evropská směrnice má smysl, jak která je zbytečně řekněme zatěžující, nebo zda se nejedná o to, být, česky hezky řečeno, papežštější než papež, nebo to jen ten takzvaný goldplating neboli pozlacování, abychom si na to ještě nasadili nějaké další věci, které ta směrnice ani nechtěla. Já jsem přesvědčen, že v tomto případě se tak neděje a že druhy jednorázových plastů, které byly vybrány do toho seznamu, který by měl být postupně omezen, respektive jejichž výroba by měla být postupně omezena, zrušena nebo nahrazena nebo nějakým způsobem by tam měla být lepší péče o ten výrobek, respektive o ten odpad už v té chvíli, minimálně v pozici nějakých nařízení, která by měla řešit právě rozšířenou odpovědnost výrobců, a zase by se z toho neměl stát druhý extrém, že by tak, jak se to někdy prostě v Evropě děje, že se to zvrhne, a například by potom to označování plastových výrobků mělo být ve finále větší než ten výrobek sám.